K přijetí do mateřské školy nebo jiného zařízení pečujícího o předškolní děti zpravidla stačí započetí očkování. Rodiče tento postup většinově akceptují.

V případě obecného rozvolnění uvedené povinnosti lze očekávat zvýšení požadavků na rozkládání očkování, což není žádoucí a v současné době ani možné, neboť pentavakcína není v České republice k dispozici.

Z uvedených důvodů tak nemohu s tímto pozměňovacím návrhem vyslovit souhlas a dovoluji si vás požádat, abyste jej rovněž nepodpořili.

Děkuji.

Vážené dámy a pánové. Chtěl bych využít přítomnosti ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha.

Vy všichni jste si ho tady prohlasovali včetně vlády a opozice. My jsme upozorňovali na to, že to bude protizákonné a že ten zákon je paskvil.